Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu Děkuji.

K dnešnímu dni je stále neobsazeno jedno místo člena Nejvyššího kontrolního úřadu a prezident NKÚ v zákonem stanovené lhůtě návrh na volbu předložil. Do rozpuštění Poslanecké sněmovny v loňském roce však volba člena Nejvyššího kontrolního úřadu neproběhla.

Volební komise k tomuto bodu přijala svoje usnesení číslo 31, které vám nyní přečtu. To vám nebylo rozdáno na vaše stoly.

za třetí s tím, že nově zvolený člen se ujme funkce složením slibu do rukou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu. Tento návrh usnesení byl písemně postoupen všem poslaneckým klubům. Nyní vás, pane předsedající, prosím, abyste otevřel rozpravu, jak k navrženému kandidátovi, tak ke způsobu volby. Snad ještě dodám, že navržený kandidát splnil a předepsal všechny doložené dokumenty, které jsou uloženy v sekretariátu volební komise. Děkuji a otevírám podrobnou rozpravu, do které v tuto chvíli nemám žádnou přihlášku. Jestliže se nikdo nehlásí, rozpravu končím.